Zazněl tady i apel na premiéra. Mělo by proběhnout i nějaké jednání v této věci. My jsme měli jednání s premiérem o této záležitosti. Takže těch jednání skutečně je strašně moc. Problém zůstává stále stejný. Protože ty naše kompetence a možnosti někde končí.

Že jsme se hádali o každé slovíčko. Ale bylo jednoznačně, kategoricky a máme na to i písemné důkazy, řečeno, že bez těchto ustanovení můžeme zapomenout na dočerpání operačního programu minulého. Takže ten tlak byl obrovský, ten tlak je obrovský prostě i nadále. Jednáme, co nám síly stačí. Někde ty kompetence končí a teď jsou do těch jednání skutečně zapřaženy desítky lidí na všech úrovních. Děkuji. Poprosím pana poslance o doplňující otázku. Doplňují otázka: Začínají prosakovat informace, že došlo k rozkrytí velmi důvěrné korespondence mezi vašimi podřízenými a orgány Evropské unie. Mě by zajímalo, zda se k vám tyto informace dostaly. Tyto informace nebo ty maily jsou údajně tak nešťastně formulovány, že může dojít k významnému zhoršení vyjednávací pozice České republiky v této velmi prekérní záležitosti. A druhá otázka, zda, když tedy už dlouhou dobu chodily velmi kategorické odmítavé reakce Evropské unie, proč pan premiér již při mnohačetných jednáních v Bruselu tuto agendu sám nenastolil dříve. Děkuji a poprosím pana ministra o odpověď.

Ta druhá otázka je spíš na pana premiéra. Samozřejmě my jsme s panem premiérem o tom jednali průběžně. A také bych řekl, že máme i z Evropské komise vždycky určitou úroveň vstřícnosti. My pak tou cestou jdeme, pak zase to má nějaký vývoj, takže bych řekl, že ani tak, navazuji na to, co řekl pan kolega Ťok, že ani v této chvíli není rozhodnuto, jak to dopadne.

Budu se na to ptát, až s těmi lidmi budu hovořit. Děkuji.

Paní poslankyně Ivana Dobešová ruší svou omluvu od 16 hodin, je zde přítomna. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Hovorku, aby načetl svoji interpelaci na ministra zdravotnictví. Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, já bych se chtěl zeptat na veřejnou zakázku provozování vrtulníku pro Leteckou záchrannou službu.

Podivné je, že v připomínkovém řízení byla původní cena dokonce 3,5 mld. korun.

Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Zahradníka, který načte svoji interpelaci na teď již nepřítomného ministra životního prostředí.

Pokud žadatelé předkládají žádost o kotlíkovou dotaci na krajském úřadě, musí také uvést typ kotle, který musí být ze seznamu certifikovaných kotlů, který je volně dostupný na stránkách Státního fondu životního prostředí. Do 4. prosince loňského roku musel každý výrobce mít certifikát od nezávislé akreditované osoby.

A druhá otázka.

Děkuji, pane poslanče, a poprosím další v pořadí. Tou je paní poslankyně Hnyková, která chce interpelovat nepřítomného ministra zdravotnictví. Prosím, máte slovo.